Pro mne je to poměrně nepochopitelná situace. V okamžiku, kdy se jedná o konflikt ve vedení ministerstva, v kterém jsou zastoupeny různé politické strany, tak jak zvyklost, tak zdravý selsky rozum říká, že to je úloha pro premiéra a ne pro ministra financí.

My prostě nevíme, co je pravda. A tady je příležitost, abychom se dozvěděli, aby svoji verzi mohla říct paní ministryně, případně pan ministr financí, případně aby se k tomu vyjádřil ministerský předseda. No nebudeme. Tak to necháme na zítřek na interpelace. Stejně se tomu nevyhnete. Ale pak je jasné, že ten rádoby jednoznačný postoj ministryně tak jednoznačný není, když se bojí parlamentní debaty. Kdyby to bylo tak jednoduché a jednoznačné, tak ji nebudete chránit před debatou, před otázkami nejenom opozice, ale možná i některých koaličních poslanců. No dobře. Tím ovšem, že o tom dneska nebudeme debatovat, tím se ten problém nevyřeší, to nevysedíte, my nebudeme potichu. Myslím si, že je to poměrně nestandardní situace, kdy ministryně odvolává koaličního náměstka.